Děkuji vám za odpověď. Já vám děkuji za slovo, i vám za otázku, pane poslanče. Ale tak.

Když jsme se dostali do Sněmovny, chtěli jsme pracovat s předchozí vládou jako opoziční strana na zákoně o sociálním bydlení, který spadl pod stůl jak u vlády pana Sobotky před čtyřmi lety, tak i u vlády Andreje Babiše. Bylo to nahrazeno tím programem Výstavba, který nebyl úplně dobře nastaven, a proto ty byty v těch obcích nevznikaly. Když jste zmínil matky samoživitelky, samozřejmě v tuhletu chvíli i pomocí třeba doplatku na bydlení a různých subvencí a různých programů lze bydlet i v komerčním způsobu bydlení, zároveň z Integrovaného regionální operačního programu se staví na obci. Staví se byty, kde vedle obcí ty byty vlastní neziskové organizace a jiné subjekty.

Ona by ta otázka možná nemusela mířit úplně na vládu v každý moment to asi to není stát, který staví byty, jsou to často obce, a teď záleží, jaké mají k tomu podmínky, zda mají k tomu finance, zda mají k tomu dobrou legislativu, o kterou se mohou opřít.

Já ten model během půlminuty představím. Není pravda, že všechny prázdné byty v České republice, které jsou, ti lidé mají jako investiční byty. Pokud jste třeba zdědil nějaký byt, nebo po rodičích, nebo jste se oženil a máte původně třeba hypotéku na nějaký byt, možnost pronajímat ten byt má spolu různé administrativní, ale i třeba ekonomická rizika.

Tak i otvíráme variantu, kdy se může rozhodnout člověk vložit svůj byt do bytového fondu města.

Víme, kde se udělala spousta chyb v minulém zákoně. Snažíme se jít cestou, která bude fungovat a zároveň budeme představovat i laické veřejností. Děkuji a je doplňující dotaz. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Samozřejmě tady v tom vám budu naprosto stoprocentně fandit, protože všichni asi cítíme, že je dostupné bydlení pro mladé rodiny a i pro rodiče, kteří zůstali na výchovu dítěte sami, takže to je samozřejmě v pořádku.

Všem přeji klidný večer.